Pan poslanec Volný. Dobrý den, kolegové, kolegyně, pane předsedající. Jak říkal tady můj předřečník, je před branami Poslanecké sněmovny vládní návrh, který by tuto problematiku měl řešit globálně. Myslím si, že spousta věcí z tohoto návrhu zákona, který kolegové předložili, se může uplatnit jako pozměňovací návrh. Některé věci, co já vím, už jsou tam zapracovány. Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení. Ještě v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím. Děkuji. O tomto návrhu se tedy bude hlasovat ve třetím čtení. Ještě prosím o strpení pana navrhovatele.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Stejně tak podle daňového řádu si musí průběžně vést evidenci příjmů. Takže jsme využili tyto možnosti, které už dneska zákon dává, a řekli jsme, tu účtenku napříště bude dávat povinně, bude ji dávat na účtenkách, které si vyzvedne na kterémkoli územním pracovišti, je to taková souvislá číselná řada Finanční správy, a ty příjmy, které si průběžně eviduje, jak říká daňový řád, bude jednou za čtvrt roku zasílat Finanční správě. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, moc děkuji paní ministryni za to vysvětlení.

Vím, že když se něco chce řešit globálně, tak je z toho buď paskvil, nebo vůbec nic. Tady to spíš vypadá na ten paskvil, protože to, co paní ministryně v těch parametrech řekla, tak jestli snahou této vlády je zjednodušit podnikatelské prostředí, tak toto je přesně to, co podnikatelské prostředí v žádném případě nezjednodušuje, naopak, je to výjimka na výjimku. Proč prosím nepřijmete tento návrh zákona, který je jednoduchý? Jednoduché. Místo toho tady vymýšlíme, jakým způsobem složitě kdo co kdy kolikrát a jakým způsobem bude, což to podnikatelské prostředí nezjednoduší a ekonomice České republiky neprospěje. Děkuji za pozornost. Pan předseda Stanjura.

Jinak paní ministryně vlastně potvrdila to, co říkáme my v tom návrhu zákona. Stávající nástroje jsou dostatečné. Povinnost vydat účtenku existuje už dneska... na požádání. Na požádání. Možná ji chtějí. Tam ten daňový únik určitě nevzniká. To, že mají povinnost vést evidenci příjmů, to už taky platí.

Navíc vydá účtenky. To bude hezká zakázka, někdo bude vydávat účtenky pro celou Finanční správu, která bude mít jednu číselnou řadu, aby náhodou se jedna neztratila.

Legitimní návrh na zamítnutí o tom budeme hlasovat ve třetím čtení. Rozpočtový výbor vlastně nenašel většinu ani pro doporučení schválení, ani pro doporučení zamítnutí tohoto návrhu.

Takhle to v hlasování ve třetím čtení bude. Myslím, že hlasování klubů, které jsou podepsány pod tímto návrhem zákona, je jasné. Někteří, to jste si už všimli, něco navrhnou a pak jsou proti, protože dostanou jiné noty od vedení svých stran.

Děkuji za slovo.